Čestně vracím. Děkuji. Napodruhé a snad s lepším výsledkem, udělám pro to všechno.

Nicméně dovolte mi, dámy a pánové, abych krátce zopakoval, v čem spočívá podstata předloženého návrhu. Cílem předloženého návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Komise, na základě kterého dochází od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nařízení nově ukládá členským státům zajistit, aby provozovatelé, kterým je vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik mají dle alokačních pravidel právo, vrátili neoprávněně obdržené bezplatné povolenky na alokační účet Evropské unie. V předkládaném návrhu novely zákona je provozovatelům zařízení pro tyto případy stanovena povinnost vrátit neoprávněně vydané povolenky na alokační účet EU a současně je tady stanovena sankce za porušení této povinnosti. Návrh nadále ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů.

Dále se navrhuje zrušení správního poplatku ve výši 3 000 korun za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.

Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami má nově plnit řadu povinností, zejména povinnost spolupráce s příslušnými orgány, což jsou vedle Finančního analytického útvaru Ministerstva financí zejména orgány činné v trestním řízení, povinnost odhalovat a oznamovat podezřelé obchody, povinnost mlčenlivosti, vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a další povinnosti.

Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové a mé zpravodajské zprávě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak jak jsou uvedeny pod sněmovním tiskem 207/1.

Oficiálně to sdělím v podrobné rozpravě. Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu obecnou ve druhém čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Eviduji přihlášku pana zpravodaje. Prosím ho tedy o slovo v podrobné rozpravě.